Tím pádem je samozřejmě jasné, že když stoupají důchody, že se ten poměr zvýší.

Všichni jsme toho byli účastni, ve třech bodech jsme to potom postoupili dál a dali k Ústavnímu soudu.

Kromě pana ministra Mariana Jurečky já jsem neslyšel žádného jiného ministra, který by se tady postavil a řekl by já ve svém rezortu ušetřím. Jen pan ministr práce a sociálních věcí, místo aby přišel a bil se za seniory, tak je to naopak.

Za sto dvacet miliard. Nepředstoupí tady např. pan ministr Hladík jako nový ministr životního prostředí a řekne budeme šetřit.